Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážený pane premiére, česká politika je místo programových střetů nesená negativními emocemi. Máme za sebou deset let Antizemana a Antibabiš už trvá přibližně šest let, a jak bylo vidět i na dnešním jednání schůze, viditelně tato debata ještě vydrží. A co to znamená, prožíváme právě teď. V zemi vládne koalice pěti stran, kterou dokázal spojit pouze strach z Andreje Babiše a nenávist k němu, která se zdá být skoro až archetypální.

Vláda je přitom jednoznačně zodpovědná Sněmovně a Sněmovna vládu posuzuje primárně podle programového prohlášení, na jehož základě má důvěru. Pokud tedy chce Sněmovna a vlastně i občan posuzovat vládu, je třeba vycházet z programového prohlášení, na základě něhož vláda důvěru dostala a vládne. Připravené a upravené programové prohlášení, které nedorazilo do Sněmovny, má vlastně hodnotu nezávazného slohového cvičení, které se týká pouze usnesení vlády.

V důsledku toho stojí vláda před nebývalým schodkem státního rozpočtu, jehož řešení komplikuje krize, která se dotkla v současné době i důchodového systému. Pokud by na vládě podílející se strany měly podobné pozitivní programy, mohly by se opřít o společná ideová východiska a problém tak nějak společně vyřešit koncepčně. S koncepcí takového řešení by se potom dalo souhlasit, nebo nesouhlasit. Vláda předložila občanům záchranný balíček, který se pokouší vyvolat dojem, že zachraňuje ekonomiku. Nezachraňuje. Zachraňuje pouze státní rozpočet, a to způsobem, který jednoznačně bude mít na naši ekonomiku negativní dopady.

Řešení, o které se vláda pokouší, má jen jednu jednotící ideu, a tou je sehnat peníze do státního rozpočtu ber, kde ber. Kde brát? Může přitlačit na daně, nebo může provést inventuru toho, co dělá stát, a položit si otázku, jestli toho stát nakonec nedělá moc, případně v jaké kvalitě a jestli to dělá efektivně. Klíčovou otázkou je, jak poměřovat efektivitu. Našinec by očekával, že klíčovým zdrojem peněz budou úspory, které vzniknou tím, že zmenšíme stát, ale zatím to tak momentálně nevypadá. Nikdo není překvapen tím, že má Česká republika půl milionu státních zaměstnanců při necelých šesti milionech ekonomicky aktivních občanů.

Zásadní problém se totiž jmenuje Evropská unie. A u těch zemědělců by mohl být zásadní zádrhel.

My jsme ale obklopeni zeměmi Evropské unie, které své zemědělství masivně dotují, a jsme dovozcem těchto dotovaných produktů. Pokud nebudeme své zemědělství dotovat obdobně masivně, staneme se konkurence neschopnými.

Prohlášení, že tím bude vláda bojovat s inflací, sice teoreticky dává smysl, ale fakticky je částka 6,3 miliardy v možném inflačním dopadu zcela zanedbatelná.

Zvyšují se spotřební daně.

Na stávající vlně zvyšování spotřebních daní je ale zarážející především rétorika, kterou ji vláda provází.

Z ekonomické krize vede jediná cesta, a tou je aktivita soukromého sektoru. Vláda zvýšením všech typů daní přímých, nepřímých, fyzické osoby, právnické osoby podřezává schopnost této produktivní části společnosti. Žádné řešení, v němž jde primárně o to dostat více peněz do systému, nemůže vzejít od státu, protože ten z definice produktivní není. Stát vytváří přidanou hodnotu pouze jen tím, že přerozděluje peníze vzniklé v soukromém sektoru.

Koncepční by jistě bylo, kdyby vláda místo válečné daně provedla revizi energetické politiky. Ta se ale řeší centrálně na úrovni Evropské unie a poslední zprávy říkají, že to jde ztuha.

Kde je úvodní analýza, která by představila a zhodnotila dopady na inflaci, na jednotlivé skupiny domácností a na firmy a plus, co dělá Ministerstvo financí pro lepší výběr daní? Proto se připojuji k návrhu na vrácení k dopracování.